Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Votavy. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom poopravit svého předřečníka kolegu Laudáta. Nebylo přijato žádné usnesení, to je rozdíl.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, ano, opravdu se tady jako červená nit v několika příspěvcích zmiňují výdaje na vědu, výzkum a inovace. Myslím si, že nejen naše hnutí, ale celá vláda bere tuto problematiku vážně, ale já už jsem tady několikrát na konkrétních případech uvedl to, že s těmi penězi se musí také efektivně zacházet a musí mít nějaký přínos.

Ono totiž nejde jenom o peníze ze státního rozpočtu, ale jak tady bylo správně zmíněno, myslím, v příspěvku paní poslankyně Putnové, hrozí i evropské peníze, a to třeba u center excelence. V současné době není možné dělat nic jiného než krátkodobá opatření. Byla tady již zmíněna podpora kosmické agentury, kterou přijal hospodářský výbor.

To jsou velmi rozumné kroky. Byl tady přednesen návrh na přesun 350 milionů z rozpočtu MPO, které s tím může mít trošku problémy, přímo do Technologické agentury, která tady byla označena panem poslancem Laudátem, jako že je před krachem. Takže se dělají zcela konkrétní kroky, které by měly vést k tomu, aby peníze, které se vydávají v této oblasti, skutečně ekonomice také něco přinesly. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať a v tomto okamžiku není možné dělat nic jiného než krátkodobá opatření. Rozmístění těchto peněz na všechna možná ministerstva, to už tady bylo. Podporovalo se to z jedenácti zdrojů a ta situace byla ještě daleko horší, než je v současné době možné. Ta podpora tady prostě je. Moc vám děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ono bylo podpořeno napříč, nicméně vzhledem k procedurálním soubojům, které tam probíhaly, schváleno nakonec nebylo. Moc se omlouvám, máte naprostou pravdu.

To mělo napříč také podporu.

Pak tam vznikl chaos. Moc se omlouvám. Děkuji.

Táži se, zda někdo máte námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě požádám pana ministra Chovance o informaci.

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, kolegové, kolegyně, omlouvám se, že jsem tady ráno nebyl.

To byla prvotní informace od Policie ČR.

Já jsem požádal velmi důrazně zástupce Hasičského záchranného sboru, abychom našli ubytování, které bude dobré, které ty lidi nebude hnát do ubytoven, případně do tělocvičen, tzn. hledáme ubytování, které by odpovídalo standardním podmínkám 21. století. To se již děje v současné době.